Tento návrh uvede místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Dobrý večer, kolegyně a kolegové, vážená paní předsedající, poslankyně, poslanci. Dovolte mi, abych vám představil vládní návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu. K návrhu tohoto speciálního zákona vláda přistoupila, neboť stávající úprava veřejného stavebního práva není dimenzovaná na potřeby vyvolané migrační vlnou v souvislosti s probíhajícím ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Proto je žádoucí stanovit zvláštní dočasné úlevy v rámci procesů, které stavební zákon upravuje, čímž bude zajištěno, že dotčeným osobám bude možné zajistit základní životní potřeby v oblasti bydlení nebo ubytování a podle potřeby rovněž v oblasti vzdělání a sociální nebo zdravotní péče, neboť kapacita bytových jednotek či ubytovacích zařízení a související veřejné infrastruktury není aktuálně dimenzovaná na tak výrazný nárůst poptávky. Ta navrhovaná právní úprava stanovuje zvláštní postupy v oblasti územního plánování a stavebního řádu jako speciální právní úpravu ke stavebnímu zákonu, přičemž počítá s aplikací stavebního zákona včetně prováděcích právních předpisů i souvisejících právních předpisů s výjimkou postupu a požadavků upravených speciálně v navrhované úpravě. Ten návrh zavádí pojem nezbytné stavby.

Ta nezbytná stavba je vždy stavba dočasná, její doba trvání nesmí přesáhnout tři roky ode dne nabytí právních účinků souhlasu s provedením takové nezbytné stavby. Ten návrh zároveň s ohledem na charakter nezbytné stavby vymezuje, že stavebníkem nezbytné stavby je Česká republika nebo její příspěvková organizace, kraj, obec, nebo jimi zřízená nebo založená právnická osoba. V návrhu zákona je zvolen postup, který je všem stavebním úřadům známý. Základem je společný územní souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, jehož aplikace tudíž nebude pak v praxi činit žádné potíže.

Dnes dopoledne projednal návrh zákona výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny, který návrh zákona schválil s třemi drobnými pozměňovacími návrhy úprav legislativně technického charakteru, s kterými za předkladatele souhlasím, a mám avizován ještě jeden pozměňovací návrh, který bude představen.

Vy jste obec nebo kraj, nebo nějaká organizace v tom výčtu, která má na svém území buď existující nějaký objekt, anebo prostě místo, kde je možné v danou chvíli nějaký objekt vybudovat, ať už se jedná o nějaké třeba centrum volného času s hospicem, nebo otázku třeba výdeje školních obědů, ale i třeba bytové kapacity, jejich rozšíření ubytování. A to buď na zelené louce, nebo formou stavebních úprav, které známe třeba ve způsobu nějaké nástavby či přístavby.